Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Prostě s něčím přijít. Reálně politický návrh je prostě to, co jsme předložili s kolegyní. Děkuji a to jsou v tuto chvíli vyčerpané faktické poznámky, takže pan poslanec Pávek se dostane ke slovu.

Ale buďte v klidu, je to velice krátké. Já vás chci jenom seznámit se stanoviskem klubu Starostů a nezávislých. My podpoříme v prvním kole návrh na zamítnutí zákona jako celku. Považujeme tuto normu za nadbytečnou. A v těch dalších, pokud zamítnutí zákona neprojde, jako že předpokládáme, že ne, budeme hlasovat vždy tak, aby dopady regulace do toho odvětví byly co nejmenší.

My všichni známe, zejména z venkovských oblastí a mimopražských známe řadu realitních makléřů, kteří svoji práci vykonávají velmi dobře, po dlouhou dobu, a řada z nich nemá dokonce ani střední školu, ale dobře se v té materii orientují, znají to místní prostředí, jsou poctiví. Takže jim nemáme vůbec zájem život komplikovat, anebo je dokonce zlikvidovat nějakou regulační normou, po které volají pouze velké korporace a zájmové skupiny. Děkuji za pozornost.

Má. Prosím, paní ministryně. Děkuji moc za slovo. Ne že bych se tady chtěla s kýmkoli konfrontovat, ale jenom prosím, opravdu je nešťastné, pokud pouštíte do éteru informace, že kdo má letitou praxi, tak bude mít smůlu. To je prostě úplný nesmysl. Takže kdo má praxi, tak samozřejmě bude moci svůj výkon povolání dělat dál. My se jenom snažíme a reagujeme, a musím se tady usmát tomu, že podnět na zpracování zákona o realitních činnostech dala Občanská demokratická strana. Trvalo to dlouho, uznávám, ale konečně je to tady. Takže dovolte mi nyní jenom se vyjádřit k těm pozměňovacím návrhům, které jsou předloženy. To musím opravdu zcela zásadně odmítnout a k tomuto tématu jsem odpovídala i v rámci interpelací. K takovému kroku není důvod. Vládní návrh primárně podporuje zajištění úschovy u bank, notářů, advokátů a realitní kancelář ji může poskytnout na vyžádání. Dovolím si uvést toto ustanovení ještě do několika souvislostí, tak abyste měli jednoznačná stanoviska, jak jsme k tomu přistupovali. Příprava vládního návrhu byla vedena snahou zjednodušit rozhodování klientům, ale zároveň jim nechat volnost v jejich rozhodování. Klient, který má opakovaně dobrou zkušenost s místní realitní kanceláří, by přece neměl být nucen pojednou změnit své ekonomické chování. Zákon by měl napovídat především těm, co mají málo zkušeností. Jeden z poslaneckých návrhů směřuje také na úschovy ve smyslu rozdělení jejich omezení finančním limitem. A ve zdůvodnění zaznělo, že je potřeba rozlišovat velké a malé obchody s tím, že v malých obchodech má být umožněno poskytování úschovy realitnímu zprostředkovateli, ve velkých obchodech by měla být úschova svěřena profesionálům. Proti tomuto se musím také vymezit, či upřesnit svoji předchozí repliku.

Nastavení limitu tam však v tomto případě není řešením.

Tady je nutno jednak uvést, že zrušení § 4 úschovy zcela neuvolní, neboť v předchozím paragrafu stojí, že úschovy může makléř pouze zprostředkovat. A § 4 na toto ustanovení logicky navazuje, když vysvětluje, co to znamená. Pojištění vždycky kryje pouze pojistné škody, které by mohly vzniknout vůči klientovi, jako například že tam nechali při prohlídce puštěnou tekoucí vodu apod., to znamená, skutečně je to poškození, které tam vzniklo.

Nicméně musím znovu upozornit na administrativní náročnost na straně podnikatele a i na náročnost kontroly z pohledu úřadu. Advokátní komora, která provádí obdobný dozor nad úschovami advokátů, má jednodušší situaci, než budou mít živnostenské úřady. Ty by musely postupovat při pochybení makléře podle přestupkového zákona a případně odvolání pak řešit podle správního řádu. Já tedy s tímto pozměňovacím návrhem vyslovím nesouhlas, protože nevidím důvod, proč klientovi zdražit obchod přílišnou regulací způsobenou vyššími administrativními náklady. Kolegyně, kolegové, ještě jednou bych chtěla moc poděkovat všem, kteří jste se věnovali přípravě tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

V tom případě nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí a poté o pozměňujících návrzích. Proceduru budeme řešit, až pokud nezamítneme.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Takže nyní prosím o návrh procedury. Dámy a pánové, přednesu vám návrh procedury, tak jak jsme to schválili na hospodářském výboru, s tím, že první hlasování by bylo o zamítnutí, to už jsme absolvovali.